Proto tu musí být stát, který nastavuje jakési hranice, jakési normy a garantuje přístup každému člověku, zvláště v segmentu veřejných služeb.

Já jsem vystoupil s technickými parametry a na tom si malinko trvám. Jsem poslanec za Prahu, osobně žiji na Praze 6.

Ale já jsem směřoval tedy k těm technickým normám.

Já se nemohu zcela ztotožnit s tím vším, co v tom zákoně je.

To není vůbec jisté.

A přesto bych si dovolil, tady zaznělo, že všichni chceme pro děti to nejlepší.

A mám skutečně velké obavy, že touhle tou úpravou tomu vůbec nesloužíme.

Jsou v tom statisíce, miliony korun, a tak to prostě je.

Jako první paní poslankyně Pastuchová, připraví se paní poslankyně Hana Aulická. Vy jste chtěla do obecné rozpravy?

A jako starosta, který zřizuje několik dětských skupin, mateřské školy, tak si také dovedu představit, protože skutečně když jsme byli zvoleni, tak nebyla místa pro 60 % tříletých dětí. My jsme vybudovali stovky míst v mateřských školách, najali personál, funguje to skvěle, takže skutečně mám pocit, že vím, o čem hovořím.

A kdy se objevily ty technické požadavky, paní poslankyně? Teď se ty projekty realizují.

A tyto podmínky se mají ještě zpřísnit a ještě k tomu bude obava, aby to nebyl nějaký nedejbože obrovský byznys.